Nezpochybňuji hlasování.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Pro 41, proti 46. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji.

Pro 45, proti 50. Návrh byl zamítnut. Další návrh je pod pořadovým číslem 37.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti? Pro 35, proti 44. Návrh byl zamítnut.

Děkuji. Prosím stanovisko. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Pro 11, proti 71. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Opět navýšení v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí o částku 500 milionů korun na vrub Ministerstva zahraničních věcí. Prosím stanovisko. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Pro 14, proti 70. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Pro 13, proti 69. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Takže celková částka 550 milionů korun a je to na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa, odvody do rozpočtu Evropské unie. Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti? Pro 16, proti 65. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.